Není jednoduché postavit Českou republiku do nouzového stavu, a už vůbec ne bez podložených argumentů.

Slyšel jsem odpověď, že se naplňují kapacity zdravotnických zařízení a že to může přerůst v krizi. Chtěl jsem se pana nepřítomného ministra zdravotnictví zeptat: hovořil jste, pane ministře, o tisíci lůžkách s plicní ventilací, a přitom na plicním leží 111 pacientů k současnému stavu.

To jsou údaje, které jsem si poznamenal z vašeho dopoledního vystoupení. Nechci polemizovat o jednotlivých číslech, jestli je tam plus, minus. Já bych chtěl od vás slyšet, jaká je kapacita českého zdravotnictví a kolik znamená krizové číslo, když musíme přijmout nestandardní opatření v rámci zdravotnictví. Jsou to dva tisíce, tři tisíce? Jaké je to číslo, které by vyžadovalo krizové řízení nemocnic a vyžadovalo by zásah do standardní struktury poskytování zdravotnické péče v České republice? Přitom usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2015 ukládalo vládě vytvořit podmínky pro vznik a udržení infekčních lůžek v České republice právě do roku 2020. Ptám se, jaká tedy ta kapacita je a jestli jsme opravdu před krizí, jak mnozí v médiích varují, anebo, jak vy jste tady říkal, že zatím ještě ne, ale přesto ta čísla jsou varující. Já za alarmující číslo považuji to, když se blíží ta kapacita opravdu k té hranici, kdy budeme muset začít přijímat krizové řízení v rámci nemocnic, abychom uspokojili nárůsty pacientů. Ale to tady nezaznělo. A neznám zatím nemocnici, která by v tomto režimu takhle musela přistupovat v rámci druhé vlny covidu. Čili tento argument, který jste použil jako zdůvodnění nouzového stavu, příliš neberu. Omlouvám se za to.

Tomu rozumím. Děkuji jim za to, určitě. Nestálo by za to je vyzvat k dobrovolné činnosti?

Učinil jste tak, pane ministře zdravotnictví, a vyzval jste vysoké školy poskytující zdravotnické vzdělání, aby tak učinily? Nabídl stát těmto studentům nějakou odměnu za to, že budou postupovat a budou fungovat v rámci zdravotnictví? A kdybyste to udělal a tady nám řekl: bohužel, odezva od těchto lidí, od kterých jsme očekávali, že nám pomůžou, není tak velká, jak jsme si mysleli, a proto to budeme muset nařídit, tak bych řekl výborně, je to argument pro nouzový stav. Ale vy jste tak asi neučinil, popř. nikde tyto údaje nejsou k dohledání a od vás se, pane nepřítomný ministře zdravotnictví, této odpovědi bohužel nedočkám. Hovořil jste o omezení shromažďování. Dobrý argument. Stát potažmo v nouzovém stavu může omezit shromažďování občanů. Ale již dneska omezujeme možnosti občanů se shromažďovat. Máme plošná opatření a ukazuje se podle posledních čísel, kterými všichni disponujeme, že našla své opodstatnění a klesá počet pozitivních případů.

Tomu rozumím. Ale jestliže takhle nezní situace, a vy jste ji ve svém úvodním slově i takhle nepopsal, potom další argument, který jste použil v rámci nutnosti nouzového stavu, je lichý. A nemíním je jako kritiku vaší činnosti, ale spíše na zdůvodnění toho, jak chce vláda a znovu zdůrazňuji, vláda tu pravomoc má a již se rozhodla ji učinit a vyhlásit nouzový stav aby odpověděla občanům, co je základním argumentem pro toto vyhlášení, protože občané budou chtít slyšet konkrétní věci, proč k tomu došlo. Další věc, na kterou bych chtěl upozornit, a bohužel pan ministr tu není, ale měl by to zohlednit, je, co to udělá s přípravou rozpočtu České republiky. Parlament posunul přípravu rozpočtu, ale ten nouzový stav, který vyhlásíme, změní úplně parametry ekonomiky a změní úplně parametry příjmové stránky rozpočtu. A to, o čem tady budeme, kolegové a kolegyně, jednat, budou opravdu čísla z fantazie, odhady bez nějakých základních parametrů, protože nikdo asi nebude schopen říci, jestli to tak opravdu bude.

Něco vyhlásit je rychlé, jednoduché a efektivní, z druhé strany něco potom na základě toho vyprodukovat už je trošičku složitější.

Budeme chtít být zásobováni takovýmito zprávami? Může znít odpověď: ale soudy přece můžou zvážit závažnost.